Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je po deváté hodině a já zahajuji další, pravděpodobně poslední jednací den 27. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Pan poslanec Foldyna? Prosím. Já se omlouvám. Já jsem chtěl poslední hlasování, tuším, že to bylo číslo 311, já jsem hlasoval zdržel jsem se, a na sjetině mám ano, takže zpochybňuji hlasování. Pane poslanče, já musím říct, že tedy jsem poněkud překvapen, protože ten bod jsme již včera ukončili...

Pane předsedající, paní a pánové, přeji krásný dobrý den. Ten bod byl včera tak překotně ukončen, že se nikdo ani nestihl přihlásit, dokonce ani zjistit, kdo vlastně to je, který se spletl v hlasování. To znamená, já navrhuji, abychom tento případ považovali za bezprostřední, protože další bod ještě zahájen nebyl. Za bezprostřední oznámení v okamžiku, kdy to zjistil, bezprostředně po hlasování už nemohl, neboť bod byl náhle ukončen. Pan předseda Gazdík s přednostním právem. Hezké dobré ráno, milé kolegyně, milí kolegové. Ano, kolega Kováčik to naznačil. Jedná se o slovo bezprostředně. Zda je to bezprostředně, nebo není to bezprostředně pro hlasování, je v tuto chvíli na předsedajícím. A je na vás, pane předsedající, abyste rozhodl, zda o té námitce dáte hlasovat, jestli je to bezprostředně, nebo není. Pan předseda Faltýnek, potom pan předseda Stanjura. Dobré dopoledne, kolegyně, kolegové. Já bych si dovolil výjimečně nesouhlasit s panem předsedajícím, s panem místopředsedou Pikalem, protože všichni si pamatujeme, jak to včera proběhlo.

Tak to bylo, přátelé. Pan předseda Stanjura.

Protože je to nějaký precedent a měli bychom se o tom poradit.

Děkuji za ten návrh. Já bych tedy dokončil zahájení schůze a pak bychom si dali tu pauzu. Ne celé! Jenom jednu procedurální záležitost.